Nevím jak vy, paní ministryně, ale můj názor je ten, že takováto jednání v demokratické společnosti nemají co dělat, a děsí mě, že člověk, který připustí takovéto jednání, protiprávní jednání, si říká ministryně spravedlnosti. Děkuji. Nejdříve pan poslanec Hájek a potom pan poslanec Martin Komárek. Pan poslanec Hájek má slovo a dvě minuty. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych se chtěl jménem poslanců omluvit pozůstalým paní policistky, která zahynula při výkonu svého povolání, za to, že její jméno je tady zneužíváno ve smyslu politických bojů. Promiňte, pozůstalí paní policistky. Pan poslanec Komárek stahuje svoji faktickou poznámku. Paní ministryně má slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu na položené otázky vůbec odpovídat. Považuji to za obcházení jednacího řádu a myslím si, že je to i určitý projev naopak svévole a zvůle, protože vím, že byl mimořádně svolaný výbor pro bezpečnost, který se měl touto problematikou zabývat a měl zřejmě dospět k nějakému usnesení, aby se právě předmětem toho, na co se ptala paní poslankyně Černochová, stala tato schůze. Výbor nakonec žádné usnesení v tomto smyslu nepřijal. Já osobně to pokládám za obcházení všech pravidel, která by měla platit pro každého poslance, a proto na tyto otázky pod nálepkou vymahatelnosti práva odpovídat nebudu. To za prvé. A za druhé.

Je vás víc. Pan předseda Kalousek technickou nebo s přednostním právem?

Prosím. Děkuji za slovo. Já ke všem těm, co se teď omlouvají, a oni to třeba myslí dobře, řeknu jedno.

Znovu říkám, já jsem pro to nebyl, aby nebyla bezbřehá debata.

To byla faktická poznámka. Děkuji za slovo. Omlouvám se, že pravděpodobně řeknu jinými slovy v podstatě to samé, co tady zaznělo od mých předřečníků, ale některé věci, zdá se, je potřeba opakovat.

A všechny dotazy, které tady zazněly, byly zcela relevantní k tomuto názvu a k obsahu tohoto bodu. Pokud nechcete odpovídat, je to pouze vaše arogance vůči Poslanecké sněmovně, které jste povinna se zodpovídat. To není obcházení jednacího řádu. Já bych tady teď mohl položit otázku nechci, mnohokrát jsme si na ni odpovídali , proč se vláda, která by měla jít příkladem v dodržování zákonů, za předpokladu, že se jí to nehodí, domnívá, že nemusí dodržovat lustrační zákon.

A ministr spravedlnosti by měl být garantem vymahatelnosti práva před touto Poslaneckou sněmovnou i před veřejností jako takovou. Nejste v situaci, kdy můžete odpovídat jenom na to, co se vám chce a co se vám hodí! Dokonce někteří vaši podřízení jsou přesvědčeni, že tady zastupujeme všeholid.

Tím suverénem je skutečně lid, který sem zvolil 200 poslanců a jejich většina vás teď žádá o odpovědi.